Jsem také rád, že vlastně můžeme postupovat velmi rychle z hlediska vzniku nového úřadu pro kybernetickou bezpečnost, tak aby tento úřad pokud možno mohl vzniknout ještě během letošního roku. Já problematiku kybernetické bezpečnosti pokládám za velmi naléhavou. Máme myslím všichni povinnost udělat maximum pro to, aby naše země a její občané, její firmy, státní správa, samospráva byli co nejvíce chráněni proti potenciálním kybernetickým útokům, a jsem přesvědčen, že tato novela k tomu výrazným způsobem přispěje. Takže ještě jednou děkuji zástupcům všech poslaneckých klubů v této Poslanecké sněmovně za podporu předloženého návrhu. Já vám děkuji, pane premiére, a nyní otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem vystoupit. Pan zpravodaj se hlásí. Máte slovo, pane zpravodaji. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovoluji si přednést návrh na legislativně technickou úpravu, kdy k pozměňovacím návrhům uvedeným ve sněmovním tisku 984/6 pod označením A, jedná se o pozměňovací návrhy garančního výboru pro bezpečnost, podávám podle ustanovení § 5 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny návrh následující legislativně technické úpravy.